Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona přináší zejména změnu místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností u provádění zápisu do registru silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného a jednotlivě dovezeného vozidla a u přestaveb vozidel, a to podle vzoru živnostenského zákona. Místní příslušnost dosud daná sídlem nebo bydlištěm žadatele se navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli, tedy žádost bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. U registračních úkonů je navržený krok umožněn zejména postupnou elektronizací dokumentů přikládaných k žádostem o zápis navázanou na předchozí novelizaci zákona č. 56/2001 Sb. Ve spojení s tímto krokem se nepředpokládá snížení celkových příjmů ze správních poplatků, nicméně lze očekávat určitou redistribuci úkonů a s nimi spojených poplatků mezi dotčenými obecními úřady s tím, že lze očekávat vyšší koncentraci úkonů ve větších městech. Navržený krok s sebou nese příznivé dopady na fyzické a právnické osoby spojené především s finančními, časovými a administrativními úsporami.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vás požádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů a o podporu tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane ministře. Děkuji vám. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo a přeji vám, vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, dobré odpoledne. Jsme v prvním čtení, takže já v úvodním slovu zpravodaje také pouze stručně zrekapituluji obsah tohoto vládního návrhu na novelu zákona. Tato novela navazuje na relativně nedávnou novelu stejného zákona. Možná si na to ještě vzpomenete. Vstupovala v platnost od roku 2015. Některá ustanovení jsme nakonec odsunuli, byla o rok odsunuta a začala platit až na začátku letošního roku. Je to poměrně sledováno v médiích a byly to například ony diskutované registrační značky na přání. A byl to také větší dohled nad stanicemi technické kontroly. Myslím, že sami vidíte, že registrační značky na přání byly občany České republiky a veřejností přijaty kladně a že je to zajímavé zlepšení.